Z pověření vlády tento návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi předložit návrh zákona, kterým se mění zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů. Protože jde o transpoziční novelu, došlo ke zkrácení lhůty na 30 dnů. Mohu jenom zopakovat, že hlavním cílem je zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací a také problematika evropského profesního průkazu a výstražného mechanismu, který zaručí větší flexibilitu a funkčnost stávajícího procesu uznávání kvalifikace v jednotlivých členských státech. S ohledem na transpoziční termín byla zkrácena lhůta na 30 dní, proto si tedy dovolím pokračovat v obhajobě tohoto vládního návrhu.

S těmito návrhy avizuji dopředu souhlas.

Dopředu děkuji za rozpravu, která bude následně vedena. Děkuji vám. Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Františka Váchu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Mým úkolem je přednést vám usnesení.

Já bych si dovolil přednést usnesení, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, stejně jako k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl.

Pak se dostáváme k bodu dva pověřuje předsedu výboru poslance Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a pověřuje zpravodaje výboru Františka Váchu, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, a dále mě pověřuje, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Myslím, že to je velmi klasický přílepek. Jako zpravodaj jsem zásadně proti. Jako zpravodaj děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poprosím pana poslance Krákoru.

Pardon, pane poslanče. Vy jste přihlášen do podrobné rozpravy. Nezlobte se. Pakliže se tedy nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji žádný návrh na vrácení. Zahajuji podrobnou rozpravu a nyní prosím pana poslance Krákoru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, poslankyně, poslanci, dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh udávaný jako sněmovní dokument 3528.

Děkuji. Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.

Hlásí se pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji panu předsedovi Černochovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.